Kde to je? Děkuji za pozornost. Děkuji.

Připraví se pan poslanec Válek. Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, velmi jsem zvažoval, jestli vystoupím. V konečné fázi o tom rozhodl kolega Hájek, který prokázal zásadní neznalost. A já jsem rád, že mezitím byla přestávka a že jsem se mohl trošku uklidnit a nereagoval jsem bezprostředně na jeho slova. Zcela určitě bych neměl úspěch, protože zdaleka nezvládám takový skvělý slovník, jako má kolega Hájek, a nemůžu mu to říct tady do očí, protože tady teď zrovna není přítomen. My jsme se tady totiž na prvním místě nesešli kvůli Karviné, my jsme se tady sešli na základě toho, že bylo usnesení Sněmovny číslo 1162. A ta Karviná je pouze určitou částí, která nám má něco vypovědět do budoucna. A já nemám tady cílem kritizovat, protože jsem si sám na své kůži zakusil, jaké to je, když člověk musí rozhodovat v krizových situacích.

Víte, ono je tady zapotřebí vždycky na prvním místě poděkovat, protože v rámci improvizace se řada věcí u nás daří. A dařila se i nám a podařila se i teď vládě. Nicméně ptám se na základě svých zkušeností, co bychom měli vylepšit do budoucna. A samozřejmě že jsem se začal zabývat tím, jak změnit krizové zákony, nebo hlavně ten hlavní krizový zákon.

A tady prosím, abychom skutečně vzali jednu věc za druhou a uvědomili si, co by třeba pomohlo, kdyby dřív začal nouzový stav.

Jedna z těch věcí, která je, je, že stále při všech těch krocích, které děláme, děláme tu zásadní chybu, že se neřídíme krizovými zákony. A tady klidně přejdu i ke Karviné, protože je to koneckonců jediný příklad, o kterém se dnes mluví nahlas.

On říká bývalým, ale já mám takový ten názor, že starostou a primátorem je člověk celý život, pokud jím byl, protože mu starost o tu obec a o to město zůstává v srdci. To jeho vystoupení už hodně zapadlo, ale on mluvil zcela konkrétně, on nemluvil o něčem abstraktním.

Nemohou. A na druhou stranu je zde ještě další věc a tam se tedy odkážu na to, že tady už přede mnou byl člověk, který vysvětlil, jak fungují krizové zákony, a to je tady kolega Luzar. Já mu za to děkuji. A řeknu, není pravda, že tam nejsou možnosti. A obrátím se prostřednictvím předsedajícího i tady přímo na pana hejtmana, protože chci uvést nakonec do souladu i to, co říkal tady kolega Hájek, a chci se k tomu dostat. Kraj má svoje možnosti. A já teď se vrátím k tomu, když máme celkově těžké situace. Když máme tyhle věci, nikdy se na ně nedokážeme připravit ve sto procentech. Tady si dovolím říci, že nikdy nebudeme připraveni na každou povodeň. A jenom se podívejte, co se stalo v Troubkách. Nikdy nebudeme na všechno připraveni, na všechny tady tyto věci. Nikdy nebudeme připraveni stoprocentně ani na ten koronavir, a můžeme vymýšlet, co chceme. Ale musíme mít ve všem určitý řád.

Koneckonců kolegové přede mnou oba dva mluvili o těch možnostech.

Nebudu mluvit o tom, co se mělo někde udělat, protože to nevím, nebyl jsem tam. Ale řeknu jenom takovou malou věc z doby, kdy já jsem byl hejtmanem. Začala povodeň, která, jak se ukázalo, že byla velká, byla to jedna z těch dvou největších povodní na začátku tohoto tisíciletí. A obrátili se na mě z Povodí Moravy a řekli: Je povodeň a my nevíme, jak tu povodeň vyhlásit. Protože my máme jiná pravidla. My máme ekonomická pravidla, my nemůžeme něco udělat.

To bylo proto, že to bylo jediné možné řešení. A proto zdůrazňuji, že je řada možností, které tady z téhle pozice jsou. Nechtěl jsem o tom mluvit, ale velmi se mě dotklo vystoupení kolegy Hájka, který říkal, že však jsme jako lidovci v koalici v Moravskoslezském kraji a že jistě máme všechny možnosti. On neřekl možnosti, já to nechci citovat teď špatně.